Informace vlády České republiky k situaci ohledně muničního skladu ve Vrběticích Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 10. února, kdy jsme přerušili podrobnou rozpravu, 12. prosince byl k tomuto bodu rozdán písemný materiál a připomínám, že Poslanecká sněmovna souhlasila s účastí pana starosty, který ale dnes není přítomen. Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě, do které se přihlásili pan poslanec Hovorka, Seďa a Fiedler. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Přeji hezký, dobrý večer všem.

Nicméně vzhledem k tomu, že jsou tady ještě tři přihlášení do podrobné rozpravy, kteří budou velmi pravděpodobně načítat další návrhy usnesení, takže by bylo nelogické přerušovat rozpravu ještě předtím, než návrhy budou předneseny, páni ministři, kteří přislíbili dodání oněch expertiz, by pak byli zbaveni možnosti v případně reagovat ještě na další návrhy, dovolte mi, abych svůj návrh modifikoval, že přerušení tohoto bodu navrhuji poté, co tři přihlášení kolegové své příspěvky přednesou, čili před ukončením podrobné rozpravy. Děkuji. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi za jeho vstřícnost.

Dále, pan poslanec Bronislav Schwarz přednesl návrh načíst usnesení a přednesené návrhy obdržet v písemné podobě, přerušit schůzi, poté hlasovat předložená usnesení, viz stenozáznam. Nicméně pan poslanec dnes není přítomen. Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě a já prosím pana kolegu Ludvíka Hovorku, který je další na řadě v rozpravě, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, páni ministři, vážené kolegyně, kolegové. Dovolím si ho přednést:

III. zajistila vyšetření konkrétní odpovědnosti právnických a fyzických osob za pochybení, která vedla k explozím skladované munice, a zajistila vymáhání nákladů na zásah bezpečnostních jednotek a odvoz nebezpečného materiálu po odpovědných firmách;

VI. zajistila souhrnnou inventarizaci jednorázových škod na majetku fyzických i právnických osob postižených následky výbuchu muničního skladu a řádnou evidenci všech omezení hospodářské činnosti v uzavřených oblastech pro potřebu stanovení výše škody občanům postižených obcí; VII. zajistila vyplacení jednorázových kompenzací za psychické strádání a škodu na majetku fyzických osob postižených přímými následky výbuchu muničního skladu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje poděkování složkám integrovaného záchranného systému a příslušníkům Armády ČR za zásah při této mimořádné události. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR, aby i nadále věnovala maximální pozornost bezpečnostní situaci k zajištění bezpečnosti občanů v okolních obcích muničního areálu.

Děkuji panu poslanci Seďovi. Prosím, pane poslanče. Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové.

Petiční výbor I. bere na vědomí Petici za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice; II. má vážné pochybnosti o dodržování zákonů a podzákonných norem při správě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení;